Tak děkuji. To byl poslední přihlášený do rozpravy.

Já bych ještě doplnil návrh na změnu programu.

Takže pokud nemá nikdo nic proti tomuto postupu, začnu hlasovat tyto body. Děkuji, pane místopředsedo.

Jednotlivě.

Já vás asi všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. A o návrzích pořadu schůze rozhodneme v hlasování číslo sto třicet tři.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní tedy návrhy, které doplňují nebo mění schválený pořad schůze, a to je pevné zařazení bodů.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Děkuji vám.

Jde o návrh Ministerstva zdravotnictví o veřejném zdravotním pojištění, také první čtení.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Oba body dohromady, dobře.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Rozumíme si?